Já nevím, co to má být přesně za přestupky. Je to zaměstnanec? Snad ano, snad se to má vztahovat jenom na zaměstnance, který nevydá výjimečně účtenku nebo neprovede zaúčtování. Pak mi tedy ta pokuta půl milionu připadá fakt docela krutá.